Já děkuji, pane předsedající.

Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

A tohoto relativního nedostatku, nebo tento relativní nedostatek lze překlenout opakovaným prováděním těchto testů. Důvod je pro to i ten pětidenní interval, který je považován za maximální.

Naopak jeho pozitivita, která může přetrvávat i řadu týdnů, může nemístně zatížit trasovací kapacity a nemusí přinést kýžený efekt. Jestliže jsou testy prováděny opakovaně antigenní metodou, potom s velkou pravděpodobností se trefíme do doby, kdy je pacient infekční, kdy bude zachycen a kdy to má tedy význam.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Druhá.

Potom jestli hodláte navázat návštěvy na ty negativní testy, nebo ne.

Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď. Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, děkuji za konkrétní otázky, konkrétně odpovím. V současné době jsem požádal laboratorní skupinu o update strategie testování. Ta by měla být k dispozici během příštího týdne. Toto bylo zadání do příští středy. Proč až do příští středy?